Mám to poznamenáno. Už to bylo jednou řečeno, ale mám to poznamenáno. Já vám děkuji, pane předsedající, za upřesnění. Možná ještě nějaké zazní, ale za nás předkladatele to asi je vše, co jsem měl možnost mluvit s panem kolegou. Já bych se chtěl ještě krátce vyjádřit.

To je samozřejmě tradiční součást parlamentní kultury a je to legitimní, já to chápu.

A já si myslím, že jako poslanci a poslankyně bychom neměli podporovat stereotyp, že se tady jenom mluví a že se tady třeba málo pracuje. Je to naše práce, abychom se vyjadřovali k těm věcem, máme na to ta tlačítka ve svých lavicích, abychom rozhodli hlasováním.

Je to ochrana těch rodin a já jsem přesvědčený, že si všechny rodiny zaslouží stejnou ochranu od státu. Všechny rodiny by měly mít a všichni partneři a rodiče těch dětí by měli mít stejná práva a povinnosti vůči sobě, vůči dětem, vůči širší rodině, vůči státu. A manželství je samozřejmě konstrukt kulturní. My jsme jediný živočišný druh, pokud vím, který to manželství vymyslel. Nejsem antropolog, ale tuším, že stejně jako spousta jiných věcí manželství vzniklo asi paralelně ve více kulturách v různých časech.

A to je také důvod, proč si myslím, že bychom to měli posunout dál návrh na manželství pro všechny. Nicméně to už bych tady zase teď asi začal říkat argumenty pro a proti. Už jsem říkal, to bychom tady mohli ještě diskutovat další hodiny. Já teď řeknu asi něco, co bude zdánlivě znít, jako že jsem sám proti sobě, ale já opravdu budu respektovat, pokud se zamítne náš návrh změny občanského zákoníku.

Ale dobře, můžou být různé interpretace, ale myslím si, že veřejnost má právo znát náš názor, každého jednoho poslance a poslankyně, co tady sedí. Takže pojďme vyložit karty na stůl a konečně dnes hlasovat, zatím to tak vypadá. Koukám, že ale ještě naskakují přihlášky dalších kolegů, kteří se chtějí vyjádřit.

Děkuji za pozornost.

Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já bych tady chtěl reagovat faktickou poznámkou na kolegu Kopřivu. On mě sice neposlouchá, ale je to asi jedno. Nicméně myslím, že by to tady mělo zaznít. Nebude to manželství pro všechny! Nebude. Nebude to manželství pro všechny a neříkejme tomu tak!

Existují tady rodiny, pokud jim tak budeme říkat, kde je více lidí. Proč tady nemůže být v tom případě, a budemeli argumentovat tím, co říkáte, nemůže být mnohoženství nebo mnohomužství? Takže není to ale terminologicky rozhodně v žádném případě manželství pro všechny.